Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Gabal, poté pan poslanec Fiedler. Prosím, máte slovo. Děkuji.

Zaprvé budeme hlasovat, takže to nastavíme tím hlasováním. Z mého hlediska, já jsem nebyl v té komisi, nezajímá mě její práce a nehlasoval jsem o jejich výsledcích. Teď dochází na to, co jsem říkal řadě lidí, že to měl řešit výbor pro bezpečnost, reformu a reorganizaci policie, a ne ustavovat zvláštní komisi. Protože tou komisí byla snaha obejít legitimně existující výbory Sněmovny. Chci jenom upozornit, že samozřejmě někdo tady může přemýšlet o tom, jak vyndá ty věci a bude s nimi pracovat v předvolebním období.

Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

My se velmi vážně zamysleme nad tím, co říkají členové té komise. Ten únik informací a části těch spisů byl dříve a pravděpodobně, nebo s velkou jistotou jinou cestou než prostřednictvím té komise. To je věc, u které bychom opravdu měli zastříhat ušima, to, co tady zaznělo. Ty úniky byly dříve, než dostali ty věci, ty materiály na stůl členové té komise. To je strašné a naprosto alarmující. Nepřehlédněme tuto skutečnost jen tak. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Blažek. Takzvaná Šlachtova zpráva, ona nebyla v jednom vyhotovení, ale ve třech. V tom je právě ten zakopaný pes. V návaznosti na pana poslance Gabala bych jenom rád řekl, že já mám vždycky rád takové ty principiální projevy, až na jednu věc, co mi hlava nebere.

Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Korte.

Že ten materiál existoval ve třech pare. To prosím nevíme. Bylo nám řečeno, že existují tři pare, ale víme, jestli autor toho materiálu pan Komárek to ve svém počítači opravdu smazal? To prosím neví nikdo. Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Chalupa. Prosím, máte slovo. Já se omlouvám, ale příspěvek pana Korteho vaším prostřednictvím jaksi naznačuje, že bychom se tady začali možná bavit o tom a začít znovu řešit věci, které řešila vyšetřovací komise. Já bych se rád vyhnul tomu, abychom teď tady řešili konkrétní jména a jejich konkrétní nějaký podíl na něčem. Nevíme nic. My jsme nic nezjistili v té komisi. My jsme nic neprokázali, tak to je prostě. Takže tady neříkejme, že konkrétní jméno, že někdo něco. My vůbec nevíme, kde se co pohybovalo a kdo měl zájem na tom, aby proběhla reorganizace tak, jak proběhla. My jsme to neprokázali. Já si myslím své, ale to není relevantní.

Já vám děkuji, pane poslanče. Prosím, máte slovo. Já se většinou snažím nereagovat na vystoupení pana poslance Chalupy, ale dneska musím. Není pravda, že nevíme nic.

To víme.

Zadruhé víme, že docházelo k nezákonným únikům z policejních spisů do Lidových novin, Mladé fronty a Českého rozhlasu. To přece víme! To přece nebyly zákonné úniky, ale nezákonné úniky. Takže to taky víme, ne že nevíme nic! Pak taky víme, že Poslanecká sněmovna přijala nějaká usnesení. Podala trestní oznámení vyšetřovací komise, to taky víme.

Opravdu ne. Ale když už mluvím, tak musím připomenout, že v posledních týdnech a měsících se aktivně podílíme na popírání skutečností a tváříme se. To je absurdní! Nebo další výrok. Politickou moc nemám a navíc ji nezneužívám.

Není! Tam bychom měli začít. Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Kováčik, poté pan poslanec Chalupa. Prosím, pane předsedo, máte slovo. Pane předsedající, paní a pánové dobrý den, děkuji za slovo.

Jestli má někdo právo nás zbavit, nebo požádat o zbavení mlčenlivosti, jestli má někdo právo poslance a poslankyně, čili zákonodárce, tímto způsobem možná trošičku shodit, možná si z nás trošičku vystřelit, anebo prostě a jednoduše nás zařadit do kategorie sprostých podezřelých. To je ten spor.

Jenom tak nabádám, abychom se vrátili k meritu věci. To je daleko vážnější než to, co se řešilo v souvislosti se závěrečnou zprávou. Já vám děkuji, pane předsedo.